Dobrý večer, já jenom velmi stručně. Jsem rád, že do této novely se dostává i ta třetí část, jak o tom hovořil pan zpravodaj, o povinném značení lihu. Toto opatření, tato novela, umožní fungování i malých až velmi malých producentů různých lihovin, různých krajových specialit, a to je určitě dobře. Děkuji panu poslanci Klaškovi.

Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Ano. Já jednak navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání novely ve výborech na 27 dní. Za druhé, pojem aktivita mi je také neznámý.

Tento návrh opakoval i pan zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Ano, pan předseda Stanjura. Není tomu tak. Můžeme tedy začít hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme rozhodovat o přikázání hospodářskému výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

No, to je složité, protože samozřejmě v tom případě se dostáváme do kolize s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo.

No, a jsme no, tak nemůžeme hlasovat o ničem, protože jiný návrh v rozpravě nepadl. Už jsme mimo rozpravu a mimo jednání, protože já teď už jsem i po závěrečných slovech.

Ne, já nemohu dát hlasovat o zkrácení lhůty. My jsme odhlasovali přikázání. Jsme v prvém čtení, prosím vás. A hlasuje se o přikázání, pokud nepadne návrh na zamítnutí nebo na vrácení. Rozhodli jsme hlasováním o přikázání rozpočtovému výboru. Rozhodli jsme hlasováním, že jsme nepřikázali hospodářskému výboru.

A pokud šlo o návrh, tak ten byl po použití oprávnění dvou poslaneckých klubů zablokován, protože jde o oprávnění, kdy se hlasuje o zkrácení jenom o 30 dnů, a buď se souhlasem navrhovatele, nebo se souhlasem celé Sněmovny se může zkracovat na lhůtu kratší, než je 30 dnů. Protože to jsou vážné věci, které se týkají projednávání návrhu zákona, a v tomto ohledu máme za sebou rozhodnutí Ústavního soudu, které (?) by nám zablokovaly .

Já jsem ale ten bod ukončil po tom hlasování. Rozumíte tomu? Protože když ten návrh je nehlasovatelný, tak já nemohu jinak než ten bod ukončit. Nezlobte se na mě, nutíte mě do postupu, který já tady nemám ve zvyku.

Jsme opravdu sedm minut poté, kdy jsme měli rozhodovat. Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny v 19 hodin začínáme jednáními o zákonech vrácených Senátem Poslanecké sněmovně. Ústava České republiky říká, že zákony vrácené Senátem musíme projednat na nejbližší schůzi, nebo musí být zařazeny na nejbližší schůzi. To jsme učinili.

Kdo je proti tomu?